Je vidět, že se to změnilo, takže už si to paní předsedkyně ujasnila.

Nepovažuji za možné takto tu námitku formulovat. Paní předsedající, vašich porušení v rámci předsedání schůze je více.

Ta námitka nebyla přijata. Jediné, co jste zmínila, se týkalo toho, že jsem nenechala další protinávrhy proti návrhu pana Výborného. To je pravda, to už bylo namítnuto, toto namítal pan poslanec Okamura. Žádný další konkrétní důvod ani paragraf jednacího řádu jste neuvedla. Prosím tedy, opusťte řečniště. Přistupuji k hlasování tak, jak návrhy byly předneseny. Námitka, pane poslanče? Nic jiného není možné v tuto chvíli.

Ústavní soud konstatoval, že to je porušení jednacího řádu, to, co jsme tenkrát my udělali, akorát to nemá tu intenzitu, aby to bylo narušením ústavního principu, ale porušení jednacího řádu to je. Já myslím, že o návrzích, které porušují jednací řád, by se nemělo hlasovat vůbec.

Proč to říkám? Vznášíte námitku?

Vy nepřipustíte hlasování, paní předsedkyně. Děkuji, že jste mě vyslechla. Ještě jednou zopakuji, že budeme hlasovat jednotlivé protinávrhy k návrhu pana Výborného, který navrhoval, abychom pevně hlasovali o potvrzení trvání stavu legislativní nouze dnes v 16 hodin. Pak padlo několik protinávrhů. Budu postupovat tak, jak byly navrženy.

Zazněla tedy námitka pana poslance Vondráčka, kterou tady budu nechávat hlasovat, proti tomu postupu, protože ta neopakuje na rozdíl od předchozí námitky, to, co už jednou hlasováno bylo.